Děkuji za dodržení času a nyní požádám o odpověď předsedu vlády Petra Fialu.

Pane premiére, máte slovo.

Ale jako historik vám musím říct, že to vaše přirovnání je nejenom nepřesné, ale naprosto zavádějící a myslím si, že když bychom ho domysleli, tak je urážkou těch, kteří opravdu trpěli pod brutálním nacistickým režimem, byli vystaveni perzekucím, riskovali svůj život. Našim občanům nehrozí vůbec nic. Já jsem tady už v předcházející interpelaci popsal, co a jakým způsobem vláda dělá proti šíření dezinformací. A nevím, co bych k tomu ještě měl z tohoto hlediska dodat.

To tam je řečeno. Já nicméně uznávám, že v této souvislosti tato věta je asi nadbytečná nebo není šťastná, takže jsem požádal kolegy, aby to vhodným způsobem upravili, ale to opravdu neznamená ani žádné udávání, ani žádné nebezpečí pro české občany. Každý může říkat, co chce, máme tu svobodu slova.

To je potřeba pojmenovávat, proti tomu je potřeba se postavit, proti tomu je potřeba dělat i kroky, které mohou být pozitivní, jak jsem je tady popsal, může to být strategická komunikace, ale byli bychom asi jedinou zemí, která by se proti takovým věcem nebránila.